A myslím, že jsme se s panem předsedou Faltýnkem dohodli na nějakém termínu. Já si myslím, že všichni asi chceme stihnout také ty body z třetího čtení. Tady čekají desítky bodů, takže určitě vymyslíme způsob, jak se dozvíte informace, které skutečně lze říci v tomto stavu jednání při živém spisu. Děkuji vám.

Děkuji.

Tady došlo svého času k úniku nebezpečné látky do řeky. Ta věc byla předána Policii České republiky. Policie to šetří a dozoruje to příslušný státní zástupce.

Všechno ostatní je potom víceméně akademická debata. Policie postupuje přesně podle pokynů státního zástupce. A policie nasbírala, jak jsem řekl, několik stovek důkazů, které aktuálně má k dispozici soudní znalec.

Já vám děkuji.

S přednostním právem pan předseda Bartošek, poté pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

Takže v tento moment já skutečně vnímám kroky hnutí ANO jako snahu odvrátit možnost o tomto tématu se bavit a dávat tento bod v pátek odpoledne je skutečně snaha vyhnout se tomuto tématu.

Jako další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Stanjura, poté paní předsedkyně Pekarová Adamová Děkuji za slovo. Tak pan ministr Brabec řekl, že kauza je živá, tomu rozumím. Ale ryby a řeka jsou mrtvé. A není to kabaret. Je to velká ekologická katastrofa.

To prostě není seriózní termín pro tak vážnou debatu. Kdyby pan ministr Brabec neměl ta silná vyjádření: viník bude znám do několika hodin, maximálně dnů. To neřekla opozice. To řekl pan ministr Brabec. Jaký je výsledek? Úplně jiný. A vyšetřování pokračuje.

Na tom není nic špatného. Není žádný důvod.

Tak nemá dávat tak silná vyjádření, když tady existuje podezření na střet zájmů. A to prostě existuje.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já nejdříve k předřečníkovi prostřednictvím předsedajícího.

Na to už ta reakce taková nebyla.

Svým způsobem parafrázuji to, co tam zaznělo. Debata na výboru pro životní prostředí byla velmi zajímavá.

To rozhodně ne. Ale je potřeba mít také na paměti, že je celá řada pochybností ohledně konání státních úřadů České inspekce životního prostředí, státního podniku Povodí Moravy atd. Není to samozřejmě jenom otázka vyšetřovatelů, ale je to i otázka těch orgánů, těch státních institucí, které i přímo podléhají naší exekutivě.